A nemůžou se vymlouvat na krizi. A za nás to jednoznačně roste. A roste to stále víc a bude to růst. Ohledně deficitu. My samozřejmě máme v programovém prohlášení vlády napsáno, jasně jsme už na začátku řekli, že budeme podporovat dlouhodobý hospodářský růst, a je tam napsáno: ctíme pravidlo, že případný deficit musí být nižší než výše investic z národních zdrojů. Rovněž budeme dlouhodobě stabilizovat státní dluh ve vztahu k HDP a udržíme ho na nízké úrovni. Tak paní ministryně financí tady není, ale ona samozřejmě si dala ještě vyšší cíl, kdy jsme ani nemuseli, ten deficit byl původně 50, ona to snížila na 40.

20 let!

Údajně málo investujeme.

Takže tady jsou kapitálové výdaje, to jsou ty investice .

A to je včetně evropských peněz. Národní zdroje.

Deficit je 40, takže to plníme. Takže důležité je samozřejmě, co my jsme tady udělali a proč my můžeme tolik dávat peněz důchodcům a státním zaměstnancům. No protože jsme vybrali daně.

Daně. Kontrolní hlášení.

To jsou peníze na důchody. My máme přebytkový důchodový účet, i když dramaticky důchody navyšujeme, ale samozřejmě stále jsou nízké. Odvody veřejného zdravotního pojištění.

Takže když to všechno načtu to jsou ty hlavní příjmy je to, vážení, 601 mld.!

Tak máme minus 120 mld. Nesmysl.

Školkovné.

Zvýšení odpočtu pro dárce krve a další.